V důsledku vyšší poptávky po produktu tohoto odvětví lze očekávat i zvýšení zaměstnanosti.

Schválením zákona došlo k daňovému zvýhodnění snížením spotřební daně u vysokoprocentních směsí v poměru podílu biopaliv a osvobozením od spotřební daně u čistých biopaliv.

Podle této směrnice každý členský stát zajistí, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě.

Podpořit sektor zemědělství. Dopadům na jednotlivé skupiny dotčených osob a institucí vláda ve svém návrhu novely mimo jiné uvádí, že z podnikatelů budou profitovat výrobci primárních biopaliv.

Stávající částečný dovoz ze zámoří na území České republiky se zdá být kontraproduktivní z hlediska plnění kritérií udržitelnosti, která mají být uplatněna v blízké budoucnosti.

Na výrobu FAME nejsou poskytovány dotace. Nejsou poskytovány dotace.

Zopakuji pro pana ministra speciálně, už odchází: Pěstování řepky olejné jako výchozí suroviny je pro tuzemské zemědělce ekonomicky velmi příznivé.

No tak uvidíme, jaké budou mít výsledky tento rok. Menší negativní dopady cenové mohou vzniknout u podnikatelů v dopravě a občanů jako soukromých osob.